Děkuji za slovo. Já nebudu zdržovat. Mně chybí standardy učitele. Ty byly slíbeny paní ministryní a dodnes jsme je nedostali, čekáme na ně. A já bych poprosil pana ministra, nám chybí i při akreditaci studijních programů učitelství. Já vám děkuji. Nyní paní poslankyně Nováková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěla požádat, dámy a pánové, abychom nepodpořili ani jeden návrh ani senátní, ani poslaneckou verzi.

Takže se domnívám, že teď se to přesně ukázalo, schytává to všechno pan ministr. Děkuji za slovo. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní dvě přednostní práva pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

A pro pana poslance Okamuru prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem pana ministra vyzval k rezignaci už na minulých interpelacích a on to už odmítl minule. Ale souhlasím s tím, že za neúspěch špatně připraveného návrhu zákona je zodpovědná bývalá ministryně Valachová. Tak to prostě je.